Nemohu souhlasit s některými argumenty, které tady paní ministryně zmínila ohledně navýšení sazby daně u cigaret.

A pokud paní ministryně argumentuje tím, že na Slovensku a v Polsku dojde ke zvýšení daní na cigarety, tak zatím o tom můžeme jenom poslouchat od vás a musíme vám tedy věřit.

Takzvané technické rezervy jsou ve skutečnosti peníze, které si pojišťovna schovává do budoucna, aby měla z čeho vyplácet svým klientům životní pojištění. Jsou to tedy peníze klientů, které jsou připraveny na výplatu budoucích plnění pro případ, že dojde k onemocnění, úrazu, či dokonce úmrtí, případně k podstatnému omezení schopnosti chodit do práce. Takový je princip životního pojištění. Smyslem rezerv je pokrytí budoucích nároků pojištěnců vyplývajících právě z pojistných smluv. Zdaňovat tyto peníze je hazard s důvěrou lidí, kteří se pojistili. A samozřejmě, a o tom zde nepadlo ani slovo, povede k nárůstu ceny pojistek. Znamená to tedy, že touto úpravou v podstatě vláda chce projíst životní pojištění našich občanů.

To zde již bylo zmíněno. A je také třeba si uvědomit, že jde o výnos jednorázový, nikoliv trvalý, který je tedy rozložen na dva roky. A pokud se z něj budou platit opakující se, zejména mandatorní výdaje jako důchody, rodičovský příspěvek a podobně, vytvoří se tím jen další nerovnováha ve veřejných financích. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych krátce zmínila pozměňovací návrhy, které reagují na výtky, které jsem přednesla v předcházející řeči.

Tento návrh se týká zrušení zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí na dvojnásobek, tedy že částka za vklad do katastru se nezvýší na 2 tisíce korun, ale zůstane v té původní výši, která je tisíc korun.

Je to jakýsi určitý kompromis a zůstává tam pouze neživotní pojištění.

A myslím, že na tom bude shoda v celé Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost. Děkuji poslankyni Věře Kovářové. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tento tisk to nemá. A můžeme se ptát, proč se tak stalo. Vláda měla dost času, věděla, čeho chce dosáhnout, a mohla se zeptat i například České národní banky ohledně zdanění rezerv pojišťoven.

Paní ministryně zde říká, že Česká republika patří k zemím, kde nelegální alkohol, tabák a další věci jsou velmi nízké.

Můžeme se domnívat a vy můžete říkat: jsme na tom nejlíp, je to dobře, ke změně nedojde. Ale dokud to není podloženo nějakým oficiálním stanoviskem, tak se bavíme pouze o domněnkách, a nikoliv o realitě. A skutečně se může stát, že situace v této oblasti, to znamená pašování tabáku, černé palírny a rozvoj nelegálního hazardu, může skutečně nastat.

Říkal jsem to při prvním čtení a říkám to i teď, není tomu tak a je to pouze alibistické tvrzení, protože bez toho, že byste zdražení jako jeden z nástrojů zhoršení nebo snížení dostupnosti alkoholu použili například i mediální kampaně, určitou restrikci prodeje tvrdého alkoholu na benzínkách, omezení prodeje tvrdého alkoholu v obchodech tak, jak je to jinde ve světě, tak samozřejmě to jsou nástroje, které jsou ze světa známé, používají se a fungují.